Nejdříve tedy a půjdeme o jednotlivých protinávrzích. Není možnost se přihlásit.

Je tady já je musím informovat o tom, co jsme si řekli na této schůzce, nebo respektive, že jsme se nedohodli na ničem, a musíme se prostě pobavit. Takže 15 minut bych chtěla poprosit o přestávku na jednání klubu hnutí ANO a prosím klub, abychom se sešli v Aktech, kde to probereme rychle. Děkuju.